Pokud se rozhodneme, že nezamíříme do eurozóny po těch příštích volbách, tak se může stát, že rychlá integrace eurozóny nás odsune na okraj Evropské unie, odsune nás do pomalejších pruhů vícerychlostní Evropy, což v některých případech může být i dobře, ale já jsem přesvědčen o tom, že ve většině případů to pro Českou republiku dobře nebude. Nemyslím si, že můžeme říci a dát nějaký bianko šek integrovat se ve všem za každou cenu. Podle mě se musíme dívat na efektivitu těchto kroků, na to, jestli tady je respektován princip subsidiarity. Myslím si, že řadu věcí nemusíme nutně v budoucnu ani ve více spolupracující Evropě řešit na bruselské úrovni, ale můžeme kompetence ponechat na úrovni jednotlivých členských zemí.

Až povedeme diskuse mezi jednotlivými politickými stranami, tak bychom měli jasně definovat, jak si představujeme budoucnost České republiky uvnitř Evropské unie, která se evidentně bude více strukturovat, bude tam silný tlak na rozdělení do vícerychlostních pruhů. Myslím si, že každá politická strana by pak měla říci, v jakém rychlostním pruhu si Českou republiku představuje, co to bude znamenat, jaké to bude mít přínosy, ale také jaké to bude mít náklady, protože nic nemá jenom přínosy, ale všechno má také i svoje náklady.

Děkuji vám.

Děkuji vám předem za odpověď.

Prosím, pane premiére. Děkuji.

Nepřímo my rozhodneme o zvýšení tarifů i u organizací, které zřizují zejména města a také z části kraje, a tady si myslím, že nás čeká ještě komplikovaná debata na úrovni vlády právě kvůli tomu, jak budou zajištěny finanční prostředky. Situace je taková, že pracovníci v kultuře dlouhodobě volali po tom, abychom zjednodušili platové tabulky. Návrhy na zjednodušení platových tabulek jsou součástí návrhu, o kterém už jsem tady dneska mluvil. To znamená, jsou součástí návrhu, který chceme projednat v příštích týdnech. Ten návrh by měl zvýšit tarifní platy i v kultuře od 1. července letošního roku. Takže je to ten materiál Ministerstva práce, který bychom měli projednat.

Zatím v rámci materiálu, který je projednáván, je navrženo pokrytí zvýšených výdajů v letošním roce pro Ministerstvo kultury, ale nemám zde k dispozici informace o tom, že by došlo také k navýšení příslušných dotačních programů, skrze které by bylo možné přispět na navýšení platů také městům, obcím a krajům.

Takže ještě předtím, než vláda tu věc bude projednávat, tak bych velice rád znal názor Ministerstva kultury a také ministra kultury na to, jakým způsobem budeme schopni v rámci toho nařízení vlády a v rámci rozpočtového pokrytí toho nařízení vlády pomoci i městům a obcím, pokud jde o financování tohoto nárůstu tarifních platů. Nicméně chci jasně říci, že vláda od tohoto záměru nechce ustoupit. Prostě chceme to udělat.

I naše vláda o tom s odbory jedná už delší dobu. A já bych chtěl, abychom v rámci našeho mandátu i ten dluh vůči pracovníkům kultury, který tady trvá řadu let, byli schopni splatit a byli schopni to opatření, po kterém volají i odbory, které fungují v kulturních organizacích, byli schopni dotáhnout do konce mandátu naší vlády do konce. Takže budeme se snažit, aby to bylo schváleno. A samozřejmě usiluji o to, aby Ministerstvo financí našlo v letošním státním rozpočtu dostatek finančních prostředků tak, abychom mohli eventuálně pomoci i s financováním toho opatření obcím a krajům. Prosím, máte slovo.

Takže v tomto ohledu si myslím, že když jsem slyšela informace v oblasti situace platů, tak v tomto ohledu bych jenom si dovolila požádat pana premiéra, aby více jaksi apeloval na pana ministra kultury k tomu, aby předložil možná řešení. Děkuji vám.

Děkuji.

Je myslím dobré připomenout, že jsou to velmi často lidé, kteří mají špičkové vzdělání, mají špičkovou kvalifikaci ve svém oboru. To znamená, mají vysokoškolské vzdělání, mají ale velmi často také další vědecké tituly a vzdělání a jsou placeni na úrovni, která je velmi často ostudná. Taková je dnes situace u řady těchto lidí, kteří fungují v kultuře, že jim ty nejnižší tarify vlastně musí být dopláceny, že ty nejnižší tarify jsou dokonce pod úrovní minimální mzdy. Teď se bavíme o těch méně kvalifikovaných lidech, ale jsou pod úrovní minimální mzdy.